Opět místo omluveného ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka nám za vládu představí tento návrh pan místopředseda vlády Karel Havlíček. Prosím, máte slovo. Dovolte, abych vám předložil k projednání Dohodu o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Japonskem na straně druhé. Jak už zaznělo v průběhu předchozího projednávání v Poslanecké sněmovně, Evropská unie a Japonsko jsou si velmi blízké.

To vycházelo ze společných hodnot, jako jsou demokracie, podpora lidských práv, svobod, zachování mezinárodního smíru, stability, případně úsilí o liberalizaci světové ekonomiky.